Já vám také děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vilímec. Připraví se pan poslanec Karamazov. Žádné další přihlášky do rozpravy nevidím. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Prosím.

Zjistil jsem, že garanční rozpočtový výbor k němu nepřijal stanovisko.

Novela zákona o místních poplatcích, která je zde předkládána, v zásadě vychází z toho, že by se měl poměrně enormně zvýšit limit jednoho místního poplatku, a to poplatku za povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných lokalit obcí.

Upozorňuji, že pokud se rozhodne obec tento poplatek vypisovat, já nemám nějaké údaje nebo analýzy, které město to uplatňuje, možná nějaké lázeňské nebo větší města, tak jsou povinni platit ti, kdo nemají trvalé bydliště v obci nebo tam nemají provozovnu.

Můžeme se na to podívat z různého úhlu pohledu. Ministerstvo financí na jedné straně tvrdí ano, limit se zvyšuje na desetinásobek poměrně výrazně, ale záleží na příslušné obci a zastupitelstvu, jakou částku nakonec vypíše.

Myslím, že bychom neměli dopustit takové extrémní zvyšování limitů místních poplatků. Víte, v minulém volebním období jsem byl několikrát přítomen a byl jsem i zpravodajem novel zákonů o místních poplatcích.

A teď najednou s nějakou snahou, nevím, činit dobro, ovlivňovat to, zda někdo se dostane do těch vyhrazených míst, nebo ne, možná ovlivňovat stav životního prostředí, nastavujeme fakticky sankční limity poplatků. Proto bych vás chtěl požádat, abyste při tomto návrhu vnímali citlivost toho navýšení a nedali prostor možnosti nějakého extrémního zvyšování poplatku a ten můj návrh podpořili. Myslím, že pětinásobek zvýšení limitu je dostatečná věc. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stejně jako mnozí z vás jsem zaznamenal zprávu, že se Andrej Babiš chystá snižovat daně. Jestliže stát hospodaří s přebytkem kolem 60 miliard korun, měli by z toho profitovat všichni občané. Občanská demokratická strana v tomto volebním období několikrát navrhovala například zrušení daně z nabytí nemovitostí. Kvůli ní se přitom bydlení stává hůře dostupné zejména mladým lidem, přitom její výběr nedosahuje ani 10 miliard ročně. Podobným případem je silniční daň, která je navíc spojena s obrovským papírováním, a jen náklady na její výběr dosahují astronomických částek. Vždy však byly tyto návrh smeteny ze stolu.

Ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení, protože neslyším, co pan poslanec Karamazov říká. Prosím, pokračujte. Nechci podrobně rozebírat každý z nich jednotlivě. Místo aby byl daňový systém co nejjednodušší, stále se komplikuje. Zatímco většina vyspělých zemí má dvě sazby DPH, my máme hned tři, 10 %, 15 % a 21 %. Proto navrhujeme vše zjednodušit na dvě sazby a zároveň horní snížit na 19 %. Jednodušší a nižší daně mohou ještě zvýšit ekonomický růst a přispět k dlouhodobé prosperitě. Zmiňuji tato opatření také proto, že to je jen několik měsíců, když jsem zde ve Sněmovně upozorňoval, že v České republice nepodnikají jen velké korporace, ale spousta malých živnostníků, například senioři nebo také studenti, s kterými mám možnost často o jejich problémech hovořit. Právě jim balíček výše jmenovaných opatřeních výrazně usnadní život. Studenti často s podnikáním teprve začínají úplně od nuly, a proto každou korunu, kterou mají do projektu na začátku vložit, obracejí dvakrát. Mladí lidé, kteří zakládají startup, s prvním pokusem často neuspějí. I to je normální. Získají ale cenné zkušenosti z praxe, poučí se z chyb a podruhé se jim už většinou daří lépe. Dále bychom měli vzít v úvahu, že jak senioři, tak studenti si často vydělávají jen několik tisícovek měsíčně. I mnoho dalších lidí si podnikáním pouze přivydělává ke svému hlavnímu zdroji obživy.

Protože právě na fakt, že pro mnohé drobné živnostníky bude implementace systému evidence náročnější a nákladnější než pro velké podniky, jsme tu já i mí kolegové opakovaně upozorňovali. Nyní Ministerstvo financí představilo pro některé podnikatele výjimky, bohužel ve chvíli, kdy mnozí už ohlásili zavření provozovny. Ministr financí tak nejprve vytvořil problém, který znamená pro mnoho aktivních lidí likvidaci jejich práce, a nyní vystupuje v roli hrdiny a přichází se zázračným řešením legislativních výjimek, které zachrání drobné živnostníky. Elektronickou evidenci tržeb úplně zrušit. Když si nyní přiznáme, že šlo o krok špatným směrem, celá akce bude mít sice nemalé náklady, ve výsledku ale půjde o mnohem menší újmu, než pokud se koalice rozhodne v nedomyšleném projektu pokračovat dál.

Stejně tak věřím, že se vydáme cestou nízkých a jednoduchých daní. Přebytek rozpočtu ukázal, jak obrovský prostor tady je.